Samozřejmě potom nemáte peníze na důchodce. A my to kritizujeme.

Jsme proti zvýšení platů politiků.

Ale tak jsme v opozici, je nás 20 z 200 a vy nás tady přehlasujete, když prosazujeme všechny tyto naše dobré návrhy pro občany, které by občané jistě uvítali.

To je potřeba skutečně zdůraznit.

Nejde tedy o žádné opatření mající za cíl reformu důchodového systému, to, co tady předvádíte, ale čistě o fiskální a rozpočtový krok zoufalé vlády, která ani neumí formálně sestavit rozpočet.

Valorizační mechanismus mimořádného zvyšování důchodů byl v minulosti do zákona o důchodovém pojištění zahrnut zcela vědomě proto, aby chránil důchodce, kteří zpravidla jiné prostředky účinné obrany proti inflaci než příjmy plynoucí z jejich důchodů nemají, což se týká hlavně starobních důchodců.

Zatáhnout do války.

Ukažte nám to!

To prostě je neuvěřitelná situace! Blázni blázniví! To není normální, tohleto. To není naše válka. Nestrašte už lidi. Ať nerozděluje společnost!

To znamená, já vám říkám, nestrašte nás a dávejte peníze našim lidem.